Podjednotky.

V současnosti se spontánně šíří.

Oba dominantní druhy se ve svých ekologických nárocích výrazně liší.

Přirozený a stabilní výskyt je znám pouze z Ostravské pánve.

Po úspěšné stabilizaci není vyloučeno místní šíření druhu, například vodním ptactvem, a vznik dalších lokalit.